Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče Sabora. Dakle, ovaj amandman se odnosi na prisilno financiranje za političke stranke u lokalnim proračunima u iznosima koji su propisani i Zakonom. Postojeći ustroj hrvatske lokalne samouprave je već stariji od četvrt stoljeća, i Zakonom se uvijek omogućivalo da lokalne samouprave financiraju i političke stranke i nezavisne vijećnike, ali nikada do sada u ovih više od ovih 25. godina, nije se naredilo lokalnim samoupravama da moraju osigurati određeni novac. I da napomenem još jednu važnu stvar. Lokalni proračuni za ovu godinu su doneseni, stupili na snagu, ovim Zakonom se traži od lokalnih samouprava da mijenjaju svoje proračune tijekom ove godine kako bi osigurali dodatna sredstva za političke stranke ukoliko to već nisu osigurali u proračunu koji su donijeli za 2019. godinu. Dakle, ovaj Zakon čak ide toliko daleko da obvezuje sve Općine i Gradove, i Županije da moraju eventualno čak i mijenjati već donesene proračune da bi se osigurao novac za političke stranke, i to je apsolutno neprihvatljivo, i to je odredba koja s povratnim djelovanjem, retroaktivno djeluje na sve donesene lokalne proračune. I ako to ne učine lokalne samouprave, po Zakonu će ih sankcionirati i kazniti sa više desetaka tisuća kuna, i zato je to apsolutno neprihvatljivo, i tražimo glasanje o amandmanu. Izvolite kolega Runtić. Hvala gospodine podpredsjedniče. Znači u članku 5., stavak 2., se mijenja i glasi sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predsjedničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, izabranih s liste grupe birača iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, dužna je osigurati jedinice lokalne i područne samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi. Ja znam da sam vjerojatno dosadan, ali meni je apsolutno neprihvatljivo da se debeloj guski maže vrat, ponavljam, u zemlji u kojoj 28% ljudi živi na rubu siromaštva. Meni je to, ja ne znam, meni je to nemoralno, licemjer, u stvari neću reći nemoralno, to je riječ koja je, ovaj, doživjela veliku inflaciju u Hrvatskoj, ali meni je to apsolutno imbecilno. Ispričavam se na toj riječi, ali mislim da jedino tom riječju mogu, ovaj, opisati ono što mislim o tome.

Znači, ovo je apsolutno neprihvatljivo, u bilo kojim, ne znam, okvirima, ja mislim, ono, kad dođu ti neki predstavnici iz Europe pa vide šta se ovdje događa, ako vide, da se oni, ono, isto križaju i rukama i nogama. Izvolite kolega. Dakle, ovo, krenuli smo sa novim setom amandmana, dakle, ovaj amandman otvara tu novi dio. Naime, obvezatno financiranje političkih stranaka u jedinicama lokalne samouprave u definiranom iznosu, znači još jedan korak u stvaranju i protekciji političke kaste koja već skoro trideset godina, a naravno i prije toga je činila, gospodari ovom zemljom, i koja joj ne da naprijed, unatoč svom potencijalu, i ljudskom, i prirodnom da bi kročila naprijed. Stoga doista kad čovjek pogleda ovaj Zakon, može vidjeti da se on, u stvari, bavi zaštitom političkih činovnika, dakle političkog rada, jer diže prvo minimalne iznose novaca koji se smiju trošiti u kampanjama, i diže iznose to jest regulira koliko, s koliko novaca se mora dotirati politički rad, umjesto da se to ostavi, da, naravno na volju, sukladno mogućnostima jedinicama lokalne samouprave. I naravno pored toga se onemogućuje referendum kao posve prihvatljiva stvar, referendum koji u stvari je jedan vid komunikacije sa zainteresiranom javnošću, koji može biti samo od pomoći ne bi li se išlo smjerom razvoja. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, u amandmanu 10. u članku 5. stavak 2. se mijenja i glasi: „Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave izabranih s liste grupe birača iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun i donosi. U obrazloženju predlažemo zadržati postojeću zakonsku odredbu o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna, bez propisivan ja određenih minimalnih iznosa koje jedinice lokalne i područne samouprave moraju osigurati u svom proračunu kao nepotrebno zadiranje u autonomiju donošenja lokalnog proračuna. Dakle, mi sada po ovom novom zakonu koji će se odnosno koji vi želite izglasati, gradska tijela odnosno gradonačelnik i gradsko vijeće ili načelnik i općinsko vijeće više ne mogu propisati da iznos financijskih sredstava koji će se dodijeliti političkim, za političku, za kampanju pred izbore bude simbolično 1 kunu kao što je i naš kolega Ante Pranić, gradonačelnik Vrgorca odredio za svoju lokalnu jedinicu samouprave, već vi zapravo prisiljavate i načelnike i gradonačelnike i gradska općinska vijeća da sredstava poreznih obveznika troše na sasvim nepotrebne stvari. Prelazimo na 116. amandman, poštovanog podpredsjednika Hrvatskog sabora kolege Bože Petrova, izvolite. Poštovani podpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, ja nažalost moram reći da iako razumijem kako HDZ funkcionira, ono što ne mogu razumjeti jest da se ujedno s time i rugate građanima, pa zar ne postoji veća ili odgovornija aktivnost od te da vi pokušavate svojim građanima uštediti novac.

I ono što se danas događa kada se pojave načelnici, gradonačelnici koji kažu, ne mi ne želimo više da se novac troši na vijećnike, pa čak i vijećnici se slože s tim da taj novac koji su oni trebali dobiti tu naknadu ide za kvalitetne projekte na toj razini na lokalnoj samoupravi, vi kažete a ne ne, vi koji se kunete u decentralizaciju sa nacionalne razine donosite odluku u što se smije i kako se smije trošiti novac. I kad načelnik ili gradonačelnik, kada članovi gradskog vijeća kažu, al mi ne želimo trošiti novac od ljudi iz našega grada, mi taj novac dajemo, ne ne možete ga davat, mi ne želimo da ga vi dajete. Vi koji želite navodno da se čuje riječ građana, vi je gušite. Gušite je na ovaj način, gušite je kroz gušenje referenduma, gušite je na sve moguće načine, samo do kada.

Izvolite kolegice. Hvala, amandman 10. je zastupnika MOST-a u članku 5. stavu 2. mijenja se zapravo nameće se obveza iz centralne države putem ovog zakona da zapravo se odredi minimalne naknade za politički rad svakom po predstavniku u vijeću. To znači da ovaj zakon propisuje određenu nadležnost u smislu financiranja iz lokalnog proračuna iako je taj lokalni proračun zapravo u nadležnosti lokalne samouprava ili regionalne samouprave. To znači da recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji djeluje 51 vijećnik. To znači da po tom vijećniku će minimalno biti određena naknada za politički rada 5.000 kuna, to znači da će ta županija morati 3.060.000 kuna izdvojiti godišnje za rad jednog predstavnika u tom vijeću, to znači da će bit 12 milijuna kuna minimalno izdvojeno znači za politički rad osoba koje sudjeluju u predstavničkom tijelu odnosno da će stranke na čijima su listama izabrani dobiti taj novac. Ono što želim primijetiti jest da država se ne brine na isti način za demografsku revitalizaciju npr. mi imamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u kojem nema jasne strategije za uspostavu formalne skrbi, preneseno je znači financiranje teta u vrtićima na jedinice lokalne samouprave, ali ovdje zakonodavac želi osigurati, da ako izgubi vlas u centralnom smislu, državnu vlast, nacionalnu vlast, da i dalje putem ovog zakona ima propisanu naknadu koju određuje čelnik lokalne ili regionalne samouprave na ovo ne može utjecati.

Prelazimo na 118. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva, izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče, evo dakle ovaj amandman se odnosi na financiranje dakle političkih stranaka iz jedinica lokalne samouprave, samo da napomenem da je Hrvatska zemlja sa najvećim brojem profesionalnih političara dakle u cijeloj EU, dakle, 13400 profesionalnih političara žive, dakle, u RH, a što se tiče financiranja, dakle, tih političara, Grad Zagreb prednjači, sami da obavijestim hrvatsku javnost da Grad Zagreb ima 17 gradskih četvrti i 280 mjesnih odbora i da su oni zapravo izdašno plaćeni od hrvatskih građana Grada Zagreba za svoje djelovanje, a da reforma lokalne samouprave u Zagrebu još nije počela, da su to ljudi koji vjerojatno pošteno, neki od njih obavljaju svoj posao, ali ne odlučuju o ničemu i da ih financiraju građani Grada Zagreba. Dakle, mi živimo u jednom sustavu političke kaste, dakle, kaste koja se želi sada ovim zakonom još više učvrstiti, dakle, političari imaju neograničenu, dakle, moć u RH. Jedan od korektivnih argumenata i od korektiva vlast je i oblik referenduma kojim se ovdje želi na neki dokinuti, dakle, referendum je korektiv vladajućoj većini bez obzira koja ona bila i sad imamo činjenicu da jedinice lokalne samouprave, dakle, financiraju političare, a da nemaju za vrtiće i kolega Miro Bulj, evo konkretno je u Sinju predložio da se uzme političkim strankama, plati se pedijatra u Sinju i taj amandman mu nije prošao, neće vjerojatno proći ni ovi naši amandmani [[Upadica: Zahvaljujem]] ali mi ćemo tražit glasovanje. Prelazimo na 119. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite kolegice Strenja. Dakle, ja sam tražila ovim amandmanom, dakle, da se u čl. 5. st. 2. mijenja i glasi „sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave izabranih s liste grupe birača iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave dužno je osigurat jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u iznosu koji se određuju u proračunu jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.“ Dakle, predlagatelj predlaže zadržat postojeću zakonsku odredbu o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna bez propisivanja određenih minimalnih iznosa koje jedinice lokalne i područne samouprave moraju osigurat u svom proračunu kao nepotrebno zadiranje u autonomiju i donošenju lokalnih proračuna. A znate šta to znači? To znači tražimo da se ovim zakonom ne obvežu 570 lokalnih samouprava da još jednom uprihoduju više milijuna dodatnog proračunskog novca jer taj novac lokalne samouprave trebaju, taj novac trebaju siromašne, prvenstveno lokalne samouprave, trebaju za tople obroke djeci, za produženi boravak, za pokazne karte srednjoškolcima koje su enormno skupe zbog čega djeca napuštaju srednje škole, taj novac je potreban za dodatne zdravstvene preglede i onih građana koji zapravo nemaju mogućnosti doći jer su prioritetne liste zakrčene i zbog toga i zbog velikih redova na običnim listama čekanja neke lokalne samouprave uspijevaju dodatnim zakupom zdravstvenih pregleda barem malo pomoći svojim građanima. Dakle, ima milijun stvari koje bi mogle te jedinice lokalne samouprave upotrijebiti taj novac, oni ovako [[Upadica: Zahvaljujem]] ovim zakonom morat će izdvajati za političke stranke. Tražim glasanje. Prelazimo na 120. amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite kolega Grmoja. Dakle, evo, govorili smo o tome kako se povećava iznos sa 1,5 milijuna kuna na 4 milijuna kuna za izbornu promidžbu za europske izbore, al nije to jedina izmjena u ovom zakonu gdje se puni stranačka kesa. Evo ovaj amandman naš kojim nastojimo zaustaviti to da se ovdje iz Zagreba određuje općinskim i gradskim vijećima koliki će biti iznos naknade za politički rad političkim strankama. Mi u Metkoviću smo ukinuli naknade vijećnicima, ukinuli smo naknade potpredsjedniku odnosno sveli smo na 1,00 kn, zamjenicima gradonačelnika, ja sam se odrekao, znači, iznosa jer smo to ukinuli iznos od 70.000,00 kn, moja kolegica, tada zamjenica gradonačelnika Metkovića preko 300.000,00 kn jer je dulje bila zamjenica.

HDZ i ponovno, znači, punite svoju stranačku kesu, ovim prijedlogom i ostavljeni ste državna tajnice od sviju, meni je žao, znači, da se na ovakav način Andrej Plenković i njegova struja u HDZ odnose prema potpredsjedniku, znači, HS, znači, hrvatskom branitelju koji je sada u nemilosti, koji mora tu sada sjediti i biti u jednoj neugodnoj poziciji i vi i on, znači, braniti ovu tešku poziciju, znači, gdje ispadate kao oni koji se bore za stranački novac i još opstruirate referendum i nema nikoga ovdje da bude uz vas, nema nikoga od zastupnika HDZ-a, ostavljeni ste na milost i nemilost i moram reći da mi vas je žao. Nadam se da će kolega Grmoja ovako braniti i onoga koji će mene zamijeniti u 23, koji je u još većoj nemilosti od mene. Prelazimo na 121. amandman Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, molim očitovanje državne tajnice.

Prelazimo na 122. amandman Kluba zastupnika MOST-a, molim državnu tajnicu da se očituje o amandmanima od 122. do 133. budući su identičnog sadržaja, izvolite. Zahvaljujem. Amandmane od 122. do 133. se ne prihvaćaju iz razloga jer se olakšava financijsko poslovanje i smanjuju se obveze nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika koji su postali članovi političke stranke koja participira u HS-u odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne i regionalne samouprave i smanjuje se broj subjekata nadzora što doprinosi učinkovitijem nadzoru, a uz zadržavanje istih standarda transparentnosti. Zahvaljujem.

Našim amandmanom tražimo da se u čl. 7 briše stavak 4. Naime, u tom predloženom stavku predlagatelj, Vlada RH predlaže da ukoliko neki nezavisni zastupnik ili nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja sudjeluje u radu HS-a ili nekog predstavničkog tijela, tada sredstva za politički rad koji je stekao izborom kao nezavisni zastupnik ili vijećnik prenosi toj političkoj stranci koje je postao član. Na taj način se otvara mogućnost političke korupcije jer će se novac koji je izborno dobio nezavisni zastupnik ili vijećnik, kao takav izabran, tijekom mandata transferirati nekoj političkoj stranci koje je on posao član iako ta politička stranka taj novac, da kažemo pojednostavljeno, nije zaradila na izborima temeljem glasova koje je dobila od građana. Danas postoji i u RH u mnogim lokalnim samoupravama više stotina nezavisnih vijećnika. To znači da se otvara veliki prostor za političku korupciju jer do sada nismo imali mogućnost i to je bilo dobro, da se novac tijekom mandata može transferirati od jednog subjekta, nezavisnog zastupnika ili vijećnika, novom subjektu, političkoj stranci koje je postao član. Prelazimo na 123. amandman poštovanog kolege Mire Bulja. Izvolite kolega Bulj. Ovaj zakon koji ovdje evo pokušavamo u biti usprotivit se donošenju ovoga zakona. Ja sam računao da će na ovaj zakon biti najoštriji koalicijski partner vaš, potpredsjedniče uvaženi Milijane Brkiću, Milorad Pupovac koji je inače predstavnik ljudskih prava, koji je čak i znao vrijeđati saborske zastupnike iz Kluba MOST-a i da će on štititi decentralizaciju, da će zaštititi, u biti pravo referenduma, građanska prava, građanske slobode kad policija ulazi kod novinara, međutim vidimo da vaš koalicijski partner, uvažena tajnice, Milorad Pupovac, nema ga ovdje da vas brani, nema više ovdje Istambulske konvencije koju poštiva poglavito ministar hvaljen Isus, Lovro Kuščević.

Toliko o Istambulskoj konvenciji, toliko o vjerodostojnosti Lovre Kuščevića, grobara referenduma, jednog čovjeka, u biti koji provodi ono što mu napiše Andrej Plenković, izmislio ga je Tomislav Karamarko ili Milijan Brkić, sad tko ga je izmislio ne znam točno, ali taj čovjek radi sustavno protiv interesa naroda.

Prelazimo na 124. amandman poštovanog zastupnika Roberta Podolnjaka. Izvolite kolega. Kao što sam rekao u svezi ovog amandmana, temeljni princip kojeg je predlagatelj zakona naveo u čl. 6. ovog prijedloga, glasi, pravo na redovito godišnje financiranih sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u HS-u i nezavisni zastupnici i isto to ponavlja i za financiranje iz lokalne samouprave. Dakle, pravo imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile određeni broj zastupničkih mjesta. To temeljno načelo da političke stranke imaju pravo na novac iz proračuna temeljem broja glasova, koliko su, dakle, dobile zastupničkih mjesta, se upravo krši u ovom čl. 7. zato što se omogućuje da taj novac bude značajno veći. Naprosto, ako ste dobili primjerice, 3 vijećnika u nekom predstavničkom tijelu lokalne samouprave i ako vam neki nezavisni vijećnik tijekom mandata, pristupi političkoj stranci, ta će politička stranka umjesto za 3 vijećnika, koliko je izborno dobila na izborima, dobiti novac i za tog 4. koji je njoj pristupio, ali građani nisu glasali za to da ta politička stranka ima 4 vijećnika i da dobije dodatni politički novac za to.

Hvala lijepo što vodite računa o vremenu. Prelazimo na 125 amandman poštovanog kolege Hrvoja Runtića, izvolite kolega Runtić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, u čl. 7. briše se stavak 4. Ja ću sada pročitati to obrazloženje na glas, ono čisto da sam sebi još jednom osvijestim tu gadljivost prema cijeloj toj priči, koja je u principu po meni, čisto još jedan korak, u nečemu što ja zovem transformacija demokracije u … [[Govornik se ne razumije.]] Kaže ovako, predlagatelj smatra da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna, trebaju imati samo one političke stranke, koje su prema konačnom rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Saboru, odnosno, predstavničko tijelu jedinice lokalne samouprave. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje, može od nezavisnog zastupnika, vijećnika, transferirati nakon izbora političkim strankama koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji mogućnost političke korupcije. Međutim, to je nekako ono svakodnevnica meni se čini i mi u tome živimo svakodnevno, to više nije ni vijest. Meni se čini da vijesti koje se objavljuju na hrvatskim portalima, koji trude se imati svaki dan, što više na takav način formulirane naslove, vijesti, da privuku što više klikova, da čak takve vijesti više nisu ni zanimljivo toliko. Sada nekako ulazimo u ovaj nekakav period, u kojem više će dominirati ove vijesti vezane uz ove Ljubav je na selu itd. te stvari, međutim, ponovno skrećem pozornost na činjenicu, da je Hrvatska zemlja u kojoj rate BDP a paralelno raste i siromaštvo i molim glasovanje o ovom amandmanu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, dakle, mislim da vrijedi 12 puta ili koliko već ponoviti ovaj amandman jer doista radi se o nečuvenom riješenu, dakle, koje otvara ustvari jednu političku burzu, jer do sada transferi, u kojem sus e nezavisni, razni, dakle, političari, izabrani u državni parlament, prebacivali u pojedine klubove, su naravno ostavljali novac u okviru one organizacije, odnosno, liste u koju, kroz koju su izabrani, što je posve pošteno. A sada će oni donositi kao miraz, dakle, tu glavarinu u koju plaćaju svi porezni obveznici ove zemlje. To znači da politička trgovina, korupcija, ustvari, postaje potpuno legitimna i jako dobro naplativa. I mislim da bi si, evo, ja pozivam građane, da razmisle o ovome što se ovim zakonom nudi. Da nije dobra ta politička nezainteresiranost za događanje u ovom Saboru, da se svi ovi zakonski članci itekako tiču naše političke budućnosti i da na koncu vrijedi ova borba, jer ja mislim da zainteresiranost ova pitanja moraju uroditi plodom. Jer na ovaj način se naša zemlja, urušava u svakom pogledu, politički, društveno, socijalno, demografski i nije svjetla budućnost, prema tome, mi ćemo tražiti glasovanje po ovom amandmanu.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U ovom amandmanu čl. 7. briše se stavak 4. smatramo da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna, trebaju imati samo one političke stranke, koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Saboru, odnosno, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika, odnosno vijećnika transferirati nakon izbora političkim strankama, koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji i mogućnost političke korupcije. Smatramo također da iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona, treba biti dio sastavni dio temeljenog zakonskog teksta, koji uređuje problematiku referenduma. Pored navedenog, kao predlagatelj smatramo da u predloženom zakonu, problematika financiranja referendumskih aktivnosti, nije kvalitetno normirano, jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuje one subjekte, koji će voditi antireferendumsku kampanju, niti uređuje prava i obveze, odnosno, ograničenja državnih tijela u referendumskoj kampanju. Prelazimo na 129. amandman, poštovanog kolege potpredsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Bože Petrova, izvolite, kolega. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pretpostavljam da nema smisla, moliti vas da odustanete od ovoga zakona, ako ste spremni danas ovdje … [[Govornik se ne razumije.]] u ove sate, pretpostavljam da ćete s nama i dočekati jutro, ali, nije problem, čekati ćemo jutro, može, ali ću vas podsjetiti, znači s ovim zakonom, nije sada samo stvar ovoga amandmana gdje vi na i takav način ne želite priznati mišljenje građana i stav građana. Ono što je možda najvažnije mimo ovoga što želite sebi za par milijuna kuna dok su ljudi na ivici siromaštva sebi dodjeljivati da možete više trošiti, da možete pričati o Potemkinovim selima dok je Hrvatska opustošena, ogroman je problem ovaj dio koji radite vezano za referendum i tome neću prestat pričat.

Zahvaljujem kolegi Petrovu. Poštovani, ovaj zakon koji je danas u našim klupama odnosno amandmani koje smo iznijeli na ovaj Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, zapravo je definirao povećanje financija za političko djelovanje, otežavanje referendumske aktivnost, nametnuo silnu organizaciju te određene administrativne barijere za referendumske aktivnosti. Isto tako je predvidio i minimalne naknade koje će se osiguravati predstavnicima u predstavničkim tijelima, na regionalnoj, lokalnoj razini a isto tako se pobrinuo da slučajno ne bi izostao i ovaj dio koji smo predložili kroz ovaj amandman da se zapravo briše, da se briše činjenica da nakon izbora novac koji je osvojio određeni predstavnik izabran legitimnim izborima, zapravo se kasnije s njim može trgovati. Znači mi smo svjedoci političke trgovine, ukradena nam je parlamentarna demokracija u ovom Visokom domu, zastupnici izabrani na određenim listama u ovom Saboru, prešetavali su i klub koji je broj svega nekoliko zastupnika, došao je do dvoznamenkastog broja. No, upravo zato smo predložili i brisanje ovog članka jer umjesto da se bavite na koji način zapravo što veći broj građana osvijestiti o njihovoj odgovornosti za društvo koje sutra trebamo imati, vi se bavite na koji način izvući što više novca za političko djelovanje. U ovoj državi nije bilo novac ni za E-impuls, nije bilo novca ni za veće rodilje naknade, nije bilo novca eto ni za škole koje se griju na kruta goriva, 25% područnih škola se grije na kruta goriva ali za političko djelovanje mora biti i upravo zato donosite ovaj zakon.

Hvala g. potpredsjedniče. Kao prvo, ne čudi me da je državna tajnica prihvatila prije našeg HNS-ov amandman, njihova lica i glave su već na jumbo plakatima tako da je to razumljivo. S druge strane, dakle ovaj članak zakona smatram skandaloznim i smatram otvorenim lovom na nezavisne zastupnike i u tijelima lokalne samouprave i u Hrvatskom saboru. Dakle ja smatram da će žetončića i u Hrvatskom saboru i u lokalnoj samoupravi i predstavničkim tijelima uvijek biti, da nisu svi MOST ali nije fer i otvara veliku mogućnost za koruptivnu radnju, dakle neki nezavisni zastupnik koji je osvojio mandat, dakle svojom popularnošću, svojim radom, dakle da je u trenutku kad je prevario svoje birače dakle da taj novac koji on zapravo dobiva od državnog proračuna ili lokalne samouprave, da to odlazi u stranku taj novac u koji je on prešao. Samo da napomenem da se u gradu Zagrebu dogovorila jedna politička trgovina i kod izglasavanja proračuna, da je Sandra Švaljeg imala nezavisnu listu, da se ta nezavisna lista raspala po svim šavovima i da su prešli u stranku Milana Bandića i po tom sadašnjem vašem zakonu, dakle upravo bi stranka Milana Bandića dobivala novac iz gradskog proračuna, u Saboru državnog proračuna i smatram dakle da je ovaj naš amandman korektan i antikoruptivan ali znam da ga nećete prihvatiti ali ipak ćemo tražiti glasovanje. Zahvaljujem kolega Sladoljev. Prelazimo na 132. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja, izvolite kolegice. Zahvaljujem. Dakle mi smo ovim amandmanom željeli ponovno reći da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna trebaju imati samo one političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Saboru odnosno predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave a tako i principijelno uređeno i člankom 6. prijedloga zakona. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika vijećnika transferirati nakon izbora u političkim strankama koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata. Naravno ono što je najveći problem, to je problem koji otvara a to je politička korupcija. U RH je nekoliko stotina trenutno nezavisnih zastupnika i zbilja je potpuno jasno što će se nakon usvajanja ovakvog prijedloga zakona dogoditi. Mi smo večeras ovdje spremni boriti se svojim amandmanima, boriti se porukom građanima RH da je ovako nešto neprihvatljivo, da način na koji se ponašate prema građanima RH, dakle potpuno nepotrebno ubacujete novac u svoju političku kampanju kako biste dobili i imali još blistaviji rezultat na europskim izborima, dokazati ćemo da se vrijedi boriti za ovu zemlju i još jednom ćemo se upitati zapravo gdje su danas svi ostali oporbeni saborski zastupnici koji tako često i javno proklamiraju priču i podržavaju referendumske inicijative.

Prelazimo na 133 amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče, evo dok cijela Hrvatska gleda našu nogometnu reprezentaciju, ovdje vi uporno znači ne želite prekinuti sjednicu, mi možemo nastaviti i sutra, možemo idući tjedan, možemo i u subotu ako je tako želja HDZ-a i predsjednika Gordana Jandrokovića, koji vas je tu i postavio da ovo branite i kojeg vi svi u HDZ-u morate slušati. Vidimo da je i ministrica Žalac da se čini da se i ona poskliznula, sada je bilo pitanje prema premijeru oko toga ostaje li ministrica Žalac na svom mjestu, nije odgovorio a zanimljivo je da se to događa nakon komentara predsjednika Sabora, znači možete napraviti što želite, ali ne, vi pod svaku cijenu u strahu znači hoćete li uspjeti donijeti ovaj zakon prije nego što predsjednica raspusti, odnosno raspiše izbore, znači vi ste uporni u tome i ne želite odustati. Znači branite taj stranački novac, stranačku kasu, evo dolazi gospođa, ne znam što je ona u Ministarstvu uprave, ministra nema, dvije žene su ovdje poslane znači da sjede i cijelo vrijeme da budu tu a Lovre Kuščevića, velikog reformatora nema. Znači čovjeka koji je uputio ovaj zakon u proceduru, koji je znači tajnik HDZ-a, znači njega nema ovdje da brani stranačku kasu ali dvije žene su ovdje tu na ovom mjestu i moraju tu sjediti, evo gospođa Rimac, ne znam koliko već sati, meni je žao i naše dvije kolegice koje su tu, ali one su odlučne da ostanu, tri kolegice koje su odlučne da ostanu i da se bore znači da barem pošaljemo poruku da nećete kako hoćete. I da ima netko tko će vam pružati otpor u ovoj Hrvatskoj i pa taman vam i pošlo za rukom da ovo progurate ali da pošaljemo poruku ljudima da ima onih koji se bore. Tražim glasovanje. Ja bih rado prekinuo sjednicu, odnosno odredio stranku ali vi ste malo prije kazali da moramo raditi jer su nas hrvatski građani izabrali i po noći i drugim danima ako treba, pa Bože moj, idemo raditi onda. ... [[Upadica se ne čuje.]] Tako da evo ja uvažavam vaše stavove i vaša promišljanja. Mislio sam odrediti stanku, ali budući da ste vi to tražili nastavljamo dalje sa radom. Prelazimo na 134. amandman Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Molim državnu tajnicu da se očituje o predloženim amandmanima od 134. amandmana do 145. amandmana, budući da su amandmani identičnog sadržaja. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime predlagatelja očitujemo se o amandmanima od 134. do 145., isti amandmani se ne prihvaćaju iz razloga jer se olakšava financijsko poslovanje i smanjuju se obveze nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika koji su postali članovima političke stranke koja participira u Hrvatskom saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinica lokalne i regionalne samouprave i smanjuje se broj subjekata nadzora, što doprinosi učinkovitijem nadzoru a uz zadržavanje istih standarda transparentnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem državnoj tajnici. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo čuli ste o kojoj se odredbi radi i da ponovim da građani razumiju zbog čega smo protiv ove odredbe. Naime, ona kaže da će nezavisni zastupnik, odnosno vijećnik da je dužan u roku od 60 dana od dana stupanja, od dana stupanja u članstvu političke stranke, zatvoriti svoj posebni račun koji je imao kao nezavisni a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član. I da se vratim na ono što je maloprije rekao kolega Dobrović da najbolji izraz za to je miraz, to je miraz, preostala sredstva sa računa koji je imao kao nezavisni zastupnik ili vijećnik zatvoriti će i sva sredstva će uplatiti na račun političke stranke čiji je postao članom. Do sada nismo desetljećima hrvatske demokracije imali takvu odredbu nego sada 2019. godine pod izlikom moderniziranja zakona o financiranju stranaka i o izbornoj promidžbi sada se takva odredba stavlja u zakon koja stvarno će stimulirati političku korupciju i gdje će se nagovarati nezavisni vijećnici, pređi u našu političku stranku, usput ćeš naravno prenijeti i novac a mi ćemo ti se već nekako odužiti. Zato je to apsolutno prijeporno i mogući i vjerojatni izvor političke korupcije jer takvu odredbu do sada nismo imali koja bi motivirala stranke da vrbuju nezavisne vijećnike jer bi tako dobili njihov novac. Prelazimo na 135. amandman poštovanog kolege Mire Bulja.

To što vi radite našem narodu, a narod ovo mora slušati, žao mi je što ovo ne prenose naši mediji jer ovo je ipak visoki dom, vrijeme je utakmice, naravno. U tamu ste narod poslali kao bez daška, nema svijetla, nema nade i ono šta zasvijetli narod od toga biži. Zašto? Jel vi ste toliko ovaj narod iz manipulirali, izlagali. Ovim zakonom koji ne donosi ništa dobro narodu, kojega branite uvažena tajnice zato što morate, vi ste svjesni da je ovo loš zakon koji pogoduje vašoj političkoj opciji, stranačkoj oligarhiji koja želi apsolutno monopol nad hrvatskim narodima, narodom i nad resursima, a i nad samim ljudima. I zbog toga imamo demografske posljedice. Nema svijetla na kraju špilje. Zato pozivam narod ako iko sluša, ako ima više snage da sluša u ovoj pećini bez svijetla, tračka svijetla, da se okrenemo zajedno referendumom i na izborim, demokratskim putem, nemojte davat podršku onima koji uništavaju budućnost našoj djeci. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Poštovani gospodine podpredsjedniče sabora, još uvijek postoji mogućnost da predlagatelj odustane od ovog prijedloga, jer smo već do sada ukazali da se dodaje zakonska odredba kakvu nikada do sada nismo imali u zakonima koji su uređivali financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i vijećnika čitavo ovo vrijeme i sada na mala vrata pod izlikom da se radi bolji zakon ugrađujemo odredbe koje nedvojbeno će stimulirati političku korupciju. I do sada smo imali veliki broj nezavisnih vijećnika koji su u pojedinim općinama, gradovima ili županijama prelazili u članstvo političkih stranaka i to je naravno bilo nešto što birači apsolutno nisu prihvaćali, jer to nije ono što je njihova izvorna odluka na izborima i za nas samo ono što su birači izvorno odlučili na izborima je jedino pošteno. Oni glasovi koji su dati pojedinim kandidatima i političkim strankama bi trebali biti jedino relevantni. Svaka naknada promjerna u predstavničkom tijelu, u ovom Hrvatskom saboru, a nikad ih nije bilo više u ovom mandatu ili u bilo kojem predstavničkom tijelu lokalne samouprave, svaka zakonska odredba koja potencira mogućnost političke korupcije je apsolutno neprihvatljiva i vjerujte o ovome će se sigurno pisati i izvan RH da smo ugradili odnosno da želite ugraditi i odredbu koja je izvor takve korupcije. I zbog toga tražimo glasanje o ovom amandmanu i očekujemo da ćete ipak odustati od njega, odustati od odredbe. Izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče sabora, ima dvije riječi u hrvatskom rječniku jedna je grabež, druga je otimačina, koje bi sad ovako mogli nekako sažeti ovo o čemu pričamo. Danas vijest koja je objavljena na jednom portalu koji ja inače ne volim, kao i inače portale, ali kaže ovako: „Ministarstvo škartalo splitski Centar za autizam i ostavilo ih bez novca za hranu i prijevoz“, znači za to nema novca, za ovakve stvari nema novca, ali za jumbo plakate i televizijske reklame stranaka ima novca. Ja sam stava da građani trebaju biti prvi, a političke stranke otprilike zadnji. E sad, zašto je to tako, zašto je ta grabež, otimačina, postoji jedna stvar o kojoj se ne priča previše, a kad a netko počne pričati o njoj onda ga se u medijima počne prikazivat sustavno kao redikula. Hrvatska je zemlja koja je dovedena do toga, da je do te mjere zadužena da godišnje mora plaćati oko 20 milijardi samo kamata. Znači svake godine mi platimo 20 milijardi, a ne smanjujemo glavnicu, vječno smo dužni 20 milijardi kamata.

To je životna snaga naroda, ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji proizvode nešto, koji se odriču, koji imaju male plaće, koji spajaju kraj s krajem i zbog toga nema para i zbog toga je sada ova grabež i otimačina. Izvolite kolega. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče sabora, poštovane predstavnice ministarstva. Dakle, prije par mjeseci smo bili blizu toga da Hrvatska napravi korak, dva naprijed u pogledu demokratskih kvaliteta i da se raspiše referendum kojim bi se bitno poboljšao izborni zakon. Međutim, nekorektnost, nepoštenje ili nešto treće dovelo je do toga da je referendum jedan i onaj drugi odbijen i sada imamo zakon kojemu donosimo, evo veliki broj amandmana, među kojima se našla i ova odredba. Dakle, odredba koja je ništa drugo nego legalizacija političke korupcije, dakle, sada doista se isplati loviti nezavisne jer to osim glasa, znači i novac. I šta je to nego dva koraka nazad u demokraciji, demokracija ne, dakle, to je partitokracija koju mi sustavno njegujemo sve ove godine i koja, uvjeren sam, guši razvoj ove zemlje sa silnim potencijalom i evo, naše sve tendencije, naši grafikoni nisu dobri, međutim, na ovaj način će izgleda biti sve gori jer koja je reakcija građana koji trebaju stvarati danas, koji trebaju rasti obiteljski i poslovno, njihova je reakcija da se to isplati bolje za njih napraviti negdje drugdje, žalosno za nas. Zahvaljujem kolegi Dobroviću. Prelazimo na 140. amandman, budući kolege Ante Pranića nema, poštovane zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, u čl. 7. briše se stavak 5. jer smatramo da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna trebaju imati samo one političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u HS odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, a tako je principijelno uređeno čl. 6. prijedloga zakona. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika odnosno vijećnika transferirati nakon izbora političkim strankama koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji i mogućnost političke korupcije. Također smatramo da iz teksta zakona treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Pored navedenog, kao predlagatelji smatramo da je u predloženom zakonu problematika financiranja referendumskih aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum, ali ne uređuju one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju, niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela u referendumskoj kampanji.

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici, koliko se povećava političkim strankama s ovim zakonom, koliko ćete profitirati, 3, 4 milijuna kuna? Za to imate vremena, za to imate vremena i sad sjedit.

Kolko bi RH dobila financijski za isključivi gospodarski pojas, desetke milijuna, al do toga vam nije stalo jer isključivi gospodarski pojas nije HDZ. Isključivi gospodarski pojasi su možda ribari, su možda neki drugi ljudi u RH, al nisu HDZ svi i onda je važnije u noćne sate raspravljati o zakonu koji će vama donijeti 3 ili 4 milijuna kuna, a već godinama ne možete naći vrijeme za raspraviti o isključivom gospodarskom pojasu koji će vam donijeti desetke milijuna, da ne vama, državi. Zato je zanimljivo da se kod vas rangira prvo stranka, a onda država. Šteta jer onda ćete morati nać neki novi amblem na prsima da se zna da se zaklinjete kada svira himna na člansku iskaznicu, a ne na državu jer da vam je do države, večeras bi raspravljali o isključivom gospodarskom pojasu npr., večeras bi raspravljali o Ovršnom zakonu, večeras bi raspravljali o Zakonu o porijeklu imovine, večeras bi raspravljali još 50 zakona koji trune u protokolu, u proceduri HS, ne bismo raspravljali o vaših [[Upadica: Zahvaljujem]] 3, 4 milijuna kuna.

Hvala. Ovaj amandman odnosi se zapravo na to da smo mi predložili da se upravo ova poluga koja je predviđena kroz ovaj članak amandmanom briše jer zapravo iz vašeg obrazloženja koje ste dali u Konačnom prijedlogu zakona proizlazi da zapravo na taj način vi želite urediti obveze tih nezavisnih zastupnika, da se njima smanji administracija, da zapravo oni postanu članovi određene stranke u koji su klub prešli, a to mi držimo da je zapravo legalizacija odnosno dekriminalizacija određenih kaznenih dijela kao što su trgovanje političkim utjecajem. Umjesto da otkrivate neke nove vrste demokracije, umjesto da osiguravate nove alate za demokraciju i provođenje poput e-glasovanja jer sve veći broj mladih ljudi je na društvenim mrežama, dostupan nam je Internet, sigurno bi se odlučili, vi taj zapravo alat ne koristite vi ovim zakonom ne modernizirate, vi ovim zakonom zapravo politički stvarate poluge kako bi poručili samo jednu stvar, u hrvatskom proračunu može i ne mora biti novca za razvoj gospodarskih politika, za razvoj socijalne, zdravstvene, za razvoj one obrazovne hrvatske, ali za djelovanje političkih stranaka, mora i biti će. Jer ovaj zakon upravo osigurava sve mehanizme da za to bude. Danas je jedan poseban dan, a to je dan djece kada se obilježava Dan djece za Downovim sindromom. Znači, vi danas izabirete i pričate o sebi. Vi pričate o sebi, a moram se podsjetiti da je ovakav zakon jedan jako štetan zakon, izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama upravo donesen u jednoj euforiji, isto kada je Hrvatska igrala tako da bi što manje javnosti gledalo, ali sigurna sam da građani [[Upadica: Zahvaljujem.]] će dati svoj sud. Molim glasanje o ovom amandman. Hvala vam. Prelazimo na 143. amandman poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. Izvolite kolega. A koliko je, moram reći, perverzna ova ideja o ukidanju i ograničavanju referenduma, govori činjenica da je Hrvatska, dakle, izborila na neki način Domovinski rat i samostalnost jednim referendumom, a to je referendum o odcjepljenju od bivše države. Dakle, ona je stvorena, na neki način plebiscitarnom voljom hrvatskog naroda na referendumu i sad taj isti oblik odlučivanja, s kojim smo izborili svoju samostalnost, znači na neki način dokidamo i taj narod koji je glasao za odcjepljenje od bivše države, više nije dobar jer zahtjeva neke druge stvari. Zahtjeva referendum o euru, zahtjeva referendum o Izbornom zakonu, dakle, u kojem nema ništa loše, u kojem se zapravo ukida na neki način, politička elita i njihova vlast jer se smanjuje broj saborskih zastupnika, u kojem se povećava izlaznost mladih na izbore putem elektronskog glasovanja, mi znamo da mi imamo najmanju izlaznost mladih u cijeloj Europi koji se na neki način, pošalje poruka hrvatskoj javnosti, nismo mi ovdje najvažniji. Najvažniji je narod i sad ta inicijativa, odnosno ovaj zakon to želi sve poništiti. Ovim zakonom se na neki način i ograničava i lokalni referendumi, referendumi o smjenjivanju dakle gradonačelnika, koji je naravno još više učvršćen lex šerifom. Evo, u mom kvartu, dakle, ja sam radio u školi, sad ta škola radi u 3 smjene, gradonačelnik nam je uveo naplatu parkiranja i mi gotovo nemamo instrumenata kako da ga smijenimo. Prelazimo na 144. amandman poštovane kolegice Ines Strenja. Dakle i u ovim kasnonoćnim zapravo borbom i satima i borbom da se čuje glas onih koji se uporno bore za referendumsko izjašnjavanje građana i protiv povećanja iznosa koji će HDZ koristiti u svojoj političkoj izbornoj trci za EU parlament, mislim da šaljemo, znači našim nastojanjem večeras i noćas, šaljemo jasnu poruku, da neke stvari su apsolutno neprihvatljive i se za neke stvari zbilja treba boriti, pa i na način da nas možda sutra i budete preglasavali. A taj amandman o kojem zapravo ja želim govoriti je amandman koji smo smatrali, da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna trebaju imati samo one političke stranke koje su prema konačni rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Saboru, odnosno predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave, a tako je principijelno uređeno čl. 6 prijedloga zakona. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika transferirati nakon izbora političkim strankama, koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji i mogućnost političke korupcije. Dakle, stotinjak nezavisnih zastupnika i više zapravo, koliko imamo u Hrvatskoj, ne zaslužuju da na ovaj način zapravo potičemo da se njihov novac ulaskom u političku stranku utopi i zapravo šaljemo poruku da izborni rezultat, na taj način neće odgovarati onome zašto su građani glasali. Ali, vi ste ionako naučili da izbornu želju građana vrlo često uspijete na neki način modelirati prema vašim željama, kao što ste uspjeli jedan dio zastupnika koji nije želio ostati u svojim starim strankama, skupiti njihove ruke, pozvati ih i sada [[Upadica: Zahvaljujem.]] imate dovoljnu većinu da možete izglasati ovaj glasanje [[Upadica: Zahvaljujem.]] o ovom amandmanu. Hvala poštovani potpredsjedniče. Jasno je da, mislim da je nelagodno i vama i državnoj tajnici i gđi. koja je došla ovdje jer poruka nije dobra. Da smo mi ovdje da raspravljamo, evo, kao što je rekao kolega Petrov, o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa koji je u proceduri više od godinu i pol dana, nikako ne dolazi na dnevni red. vjerojatno zbog Tajanija i sl. koji su u Europskoj pučkoj stranci zajedno sa HDZ-om koji su prijatelji Andreja Plenkovića, koji su uostalom sudjelovali u kampanju HDZ-a. Znači vjerojatno zbog njih ne smijemo raspravljati o tome. Isto tako, ne raspravljamo o izmjenama Izbornog zakona koji je MOST uputio prije više od godinu dana, ne raspravljamo o Zakonu o mikrosolarima, koji bi svako kućanstvo učinili energetski neovisnim jer bi našim siromašnim obiteljima omogućili znači da npr. županije novac koji daju za ogrjev, ne znam, godišnje su to iznosi po županijama, od nekoliko stotina milijuna kuna ili više, a se ta sredstva uloženu npr. u gradnju mikrosolara, što naš zakon omogućuje. I da ljudima ne dajemo svake godine pomoć za ogrjev nego im jednom ugradimo mikrosolarije i oni su energetski neovisni, smanjuje se potrošnja struje, ekološki je puno to bolje i za našu domovinu kojoj je turizam jedna od glavnih gospodarskih grana. Ne, o tome se ne raspravlja, ali kad treba povećati stranački budžet, e onda ćemo ako treba znači ići do kraja. Ali što je najgore nisu tu svi zastupnici HDZ-a da se bore za stranačku kesu nego su poslali Josipu Rimac i ona sad tu mora sjediti, braniti to, nema ministra Kuščevića znači da tu sjedi, ako već želi malo podebljati tu stranačku blagajnu. Znači tražim glasovanje o ovom našem amandmanu. Prelazimo na 146. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Molim državnu tajnicu da nam se očituje o prijedlogu amandmana od rb. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime predlagatelja ovog zakona očitujemo se o amandmanima od broja 146 do 157 koji se ne prihvaćaju iz razloga jer se olakšava financijsko poslovanje i smanjuju obveze nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika koji su postali članovi političke stranke koja participira u Hrvatskom saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinica lokalne i regionalne samouprave. I smanjuje se broj subjekata nadzora što doprinosi učinkovitijem nadzoru a uz zadržavanje istih strandarda transparentnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem državnoj tajnici. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo, predlagatelj zakona je doslovce stvarno mislio na svaku moguću situaciju. Dakle ako se neki nezavisni zastupnik ili vijećnik odrekne financiranja iz proračuna što može učiniti, dakle ako se odreknu od tog financiranja, pa onda prešao, postao član neke političke stranke vi predviđate da za tu proračunsku godinu se naravno političkoj stranci ne mogu doznačiti njegova financijska sredstva koja je primao ali već od sljedeće proračunske godine bez obzira što se on odrekao sredstva će se doznačiti političkoj stranci. Dakle bez obzira što postoji odluka vijećnika da se odriče tih sredstava nakon toga prelazi u političku stranku, svejedno će politička stranka već u idućoj proračunskoj godini prihodovati taj novac. I doista kada se na takav način razradi ovaj zakon da u svakom slučaju novac završi u toj političkoj stranci kojoj je on prišao onda stvarno vidite da je predlagatelj, Vlada, doista mislila na sve kako osigurati taj novac nezavisnih vijećnika. I zbog toga smo amandmanom tražili da se ova odredba briše i ponovno ukazujemo na sav potencijal političke korupcije koja ove odredbe naprosto će stimulirati ne samo u lokalnoj samoupravi nego i u Hrvatskom saboru ako imamo nezavisnih zastupnika i zbog toga tražimo glasovanje o našem amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na 147. amandman, poštovanog kolega Mire Bulja. Izvolite kolega Bulj. Pa naravno da je normalno da, u Hrvatskoj državi da u jedinicama lokalne samouprave bude koalicijski partner kao što je u jednoj jedinici lokalne, samouprave danas je bila i tiskovna ovdje, snajperisti četnički koji je ubijao naše ljude, to je sasvim normalno da on bude koalicijski partner HDZ-a. I zato me ovdje najviše, to je narod trebao čuti, ljudi koji su nacionalne manjine a poglavito Milorad Pupovac koji se ovdje predstavlja najvećim zaštitnikom svih prava ljudskih a u biti na ovaj način što izbjegava ove rasprave, što ne dolazi na ove rasprave, što ne stavi u zaštitu govori da štiti svoja prava jer on nije oporba, on je dio većine u RH. On je zajedno, evo nema više Josipe Rimac, ostala je gospođa, žao mi je što ne znam ni ime ni prezime, Lovro Kuščević se ne pojavljuje, jednostavno Državna tajnica gospođa Katica Prpić. Katica Prpić. Pozdravljam vas gospođo Prpić, državna tajnice, evo i vas je sad izložio ministar Kuščević, možda ni krivu ni dužnu ali evo doveo vas je u nezgodnu situaciju, valjda temeljem donošenja Istanbulske konvencije, pa nije imao hrabrosti pa je vas poslao, jer biti će on ne zna kako se osjeća, možda muško ili žensko, možda još nije utvrdio temeljem te Konvencije. I još jednom ponavljam, ako imamo ikakvu mogućnost u RH, to je pravo referenduma i ovaj zakon miješati sa političkim strankama, financiranjem onda je to katastrofa. Ako Vujičić može kazati da euro će on uvesti, čovjek koji je udario na hrvatski monetarni sustav, najveći udaraca zadao davajući zadužnice Agrokoru bez pokrića, tj. smjernice bez pokrića, onda znamo gdje smo. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kao što smo naglasili u raspravi o ovom članku 7. koji nam je izuzetno sporan jer se po prvi puta pojavljuje u jednom zakonu koji financira vijećnika, zastupnike i političke stranke iz proračuna kako državnog tako i lokalnih, otvara se mogućnost da više stotina zastupnika i vijećnika promjenom svog statusa iz nezavisnog u članstvo u političkoj stranci istovremeno uz to i transferiraju politički novac onaj koji im pripada temeljem odredbi ovoga zakona, a da je važno napomenuti da će se prema odredbama kako se predlažu to često neće biti minimalni iznosi ili simbolični iznosi kako mogu biti danas, ako tako odluči lokalna samouprava, to će biti znatno veći iznosi jer se upravo ovim zakonom sad po prvi put predviđa značajnije financiranje političkih stranaka i minimalni iznosi u svakoj općini, gradu i županiji. Prema tome, više nije riječ o tome da se radi o beznačajnom transferu financijskih sredstava. U pojedinim situacijama radi, može se raditi o značajnim financijskim iznosima koje primaju nezavisni zastupnici ili vijećnici, a koji bi se temeljem ove zakonske odredbe transferirali političkoj stranci koje je on član postao. I zato, po ne znam koji puta ukazujemo koji je negativni potencijal koji će se sasvim sigurno vrlo brzo u praksi pokazati već u ovom mandatu i lokalne samouprave kad ovaj zakon nažalost bude donesen. Zahvaljujem. Prelazimo na 149. amandman poštovanog kolege Hrvoja Runtić, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče sabora. Kaže ovaj amandman u članku 7. briše se stavak 6. Imam jedno pitanje ovak, pogotovo kad su ovakve stvari u igri, ali to je pitanje koje ja sebi u stvari postavljam svaki dan, a to je gdje je na ovom ovdje Markovom brdu nestalo ovaj nešto što se zove ljudsko dostojanstvo.

Evo sad prošli puta kada sam obrazlagao amandman sam ovaj spomenuo jedan članak sa nekog portala, znači za centar za autizam nema, a ovdje očito ima viška, mislim to bi tako neka logika elementarna govorila, ako vi želite potrošiti 4 milijuna, a sad vam zakon dopušta milion i pol, znači da imate 2,5 miliona ono za potrošit. I sad treba prilagodit zakon da možete to potrošit zakonski. Ali imam ja bili prijedlog, ako imate 2,5 miliona kuna i sve stranke koje imaju 2,5 miliona kuna viška za te promidžbene aktivnosti pa donirajte u humanitarne svrhe ima ovaj toliko toga u Hrvatskoj se svakih 15 minuta se organizira nekakva, nekakav koncert na kojem građani moraju zvati siromašni i polu siromašni građani moraju zvati nekakve brojeve telefona i donirati novac drugim građanima koji si ne mogu ne znam priuštiti liječenje ili nešto slično o čemu bi država trebala skrbiti. Zahvaljujem. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice. Dakle, mogli smo kod prethodnog amandmana reći, a nije to sve, nije to sve jer ima još zanimljivih članaka, kao ovaj u članku 7. gdje se kao što smo čuli prof. Podolnjaka po prvi put u zakon uvodi odredba po kojem se u slučaju prijelaza u političku stranku, čak i makar se dakle osoba odrekla dakle naknade, svejedno se političkoj stranici u koju je ovoga osoba prešla dopušta preuzeti zatražiti dakle tu glavarinu. Dakle, sve se radi na tome da se osigura lagodan, siguran život, dakle političkoj kasti koja je sve bujnija i koja sve ljepše živi, a radni narod koji mora osigurati proizvod i usluge iz kojih će se crpiti dakle sredstva za opstojnost uopće naše države, ko njih pita. U stvari tko ih pita da li će ih uopće biti i doista je neshvatljivo da se sa takvim žarom pripremaju ovi članci, da se s takvom brigom brine dakle o partijama dakle za partiju sve, a narodu kako bude. Doista se ne trebamo čuditi, ja ne znam kako se zamišlja recimo demografska strategija, kako je moguće provesti i jednu strategiju kad ovakve odredbe poništavaju mnoge moguće mjere. Poništavaju jer ljudi naprosto gube, gube nadu da se išta može očekivati u ovoj zemlju.

Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, u ovom amandmanu, ovaj amandman kaže da članku 7. se briše stavak 6. smatramo da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna trebaju imati smo one političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u saboru odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, a tako je principijelno i uređeno člankom 6. prijedloga zakona. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika odnosno vijećnika transferirati nakon izbora političkim stranka koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata, a postoji i mogućnost političke korupcije. Također smatramo da je iz zakonskog teksta treba izostaviti dio koji se odnosi na financiranje referenduma i da taj dio zakona treba biti sastavni dio temeljnog zakonskog teksta koji uređuje problematiku referenduma. Pored navedenog, predlagatelj smatram da u predloženom zakonu problematika financiranja referendumskih aktivnosti nije kvalitetno normirana jer uređuje isključivo građanske inicijative koje pokreću referendum ali ne uređuje one subjekte koji će voditi antireferendumsku kampanju niti uređuje prava i obveze odnosno ograničenja državnih tijela Vlade i Hrvatski sabor u referendumskoj kampanji. Prema nedavno objavljenim informacijama, novim Zakonom o referendumu koji bi uskoro trebao biti u e-savjetovanju, uvest će se i institut protureferendumskih inicijativa što je potvrdio i sam ministar Lovro Kuščević. Tako bi se protureferendumske inicijative morale institucionalizirati, tj. registrirati, prijaviti svog predstavnika a po logici stvari, takve protureferendumske inicijative će morati financirati svoju kampanju pa je jedino opravdano da se istovremeno u jednom zakonu regulira financiranje referendumskih i protureferendumskih inicijativa. Prelazimo na 153. amandman poštovanog potpredsjednika Hrvatskog sabora kolege Bože Petrova, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je prvi u nizu zakona koji Vlada želi donijeti čime želi uvesti novu Hrvatsku šutnju. Ja ću vam pročitati jedan tekst, zanima me hoće li vam odzvonit. Međutim potreba, pače i neizbježiva nužnost da i ušutkana Hrvatska progovori kako zbog unutarnjih tako i svjetskih kretanja, sputavana je zakučastim zaprekama posebnih hrvatskih okolnosti. U Hrvatskoj se još uvijek osjećaju tragične posljedice nedemokratskog gušenja onog preporodnog reformističkog nacionalno-demokratskog pokreta što se u Hrvatskoj bio razmahao i taj reformistički pokret kakav se i prije i poslije javljao u drugom socijalističkim zemljama bio je surovo skršen, doduše na poticaj dogmatskog hegemonističkih snaga ali uz ne tek prešutnu suglasnost mnogih što su se tada i danas u drugim republikama razmahivali liberalističkim idejama. Zvoni li vam tekst? Zvoni li vam tekst o neizdrživosti Hrvatske šutnje? Ovo je tekst koji je napisao tvorac ovoga vozila kojeg ste ukrali prije 30 g., 1989. vaš tvorac Franjo Tuđman. Možete se prepoznat u njemu ali ne kao ono koji slijede njegove ideje nego kao oni koji protiv kojih je on govorio. O liberalističkim idejama najbolje svjedoči vaš predsjednik Vlade koji se kune upravo u te dogmatske vrijednosti Bruxellesa i briselskih ćata. Što bi Franjo Tuđman rekao da se može ustati iz groba na ovo što mu vi danas radite sa strankom?

Ovaj amandman uložen je na način da se zapravo predviđeni članak 7. odnosno stavak 6. iz navedenoga članka briše jer kada uzmemo i gledamo vaš tekst ovoga zakona i piše pitanja koja se ovaj zakon rješava, tu stoji sada da se vi zapravo jako brinete za te nezavisne zastupnike. Kaže vi konačnim prijedlogom zakona predlažete da se utvrdi da nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na financiranje iz proračuna te da oni koji su se odrekli prava za svoju političku aktivnost ne financiraju se ni iz drugih zakonom dopuštenih izvora, nisu dužni otvoriti poseban račun za redovno godišnje financiranje. Znači niste pojednostavili neke stvari koje nezavisni zastupnici moraju jer vam nije u interesu zapravo da se događaju nezavisne liste, nije vam u interesu da se nezavisni, slobodni pojedinci priključuju političkoj borbi jer oni i za sebe i u tu borbu nose svoje ime i prezime i onaj kapital politički koji imaju kao čestiti, hrabri i odvažni ljudi. Vi ovdje objašnjavate da jednom razlog zašto, razlog zašto ako taj nezavisni zastupnik postane član određene političke stranke, vi kažete onda da vi to zapravo radite kako bi smanjili, kaže smanjio se broj subjekata nadzora što doprinosi učinkovitom nadzoru u zadržavanju istih standarda transparentnosti jer vi kažete da bi olakšali financijsko poslovanje i smanjili obveze nezavisnih zastupnika i vijećnika. Pa to možete učiniti na način da ih zaista smanjite ovim prijedlogom zakona jer ne možete očekivati da nezavisni vijećnici i nezavisni saborski zastupnici zapravo imaju svu onu mašineriju koju imaju političke stranke. Znači vama nije u interesu da se nezavisne liste pojavljuju, molim glasanje o ovo amandmanu, hvala. Prelazimo na 155. amandman poštovanog kolege Marka Sladoljeva, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Zanimljivo da ovaj zakon uređuje donaciju stranaka a još nije uspjela u svojih 20 g. postojanja urediti donaciju humanitarnu donaciju škole. Dakle ja sam sudionik 6 humanitarnih akcija u svojoj školi gdje smo napravili kuhinju u Africi, onda smo opremili školu informatičkom opremom pa smo donirali udruzi Ljubav je na djelu koja se brine o djeci oboljelih od malignih bolesti i svaki put kad smo to radili, bili smo na rubu zakona jer zakon nije uredio donacije osnovnoj školi i takve stvari.

Dakle fenomenalna poruka našim građanima, dakle stranke su najbitnije, škole nisu bitne, siromašni građani nisu bitni, to se zakonski ne može urediti, morate biti stalno na rubu, šalju vam inspekcije, dakle već par puta nam je bila inspekcija, kada prodajemo kolače onda nam šalju sanitarne inspekcije zato što je kao to nešto loše, dakle, cijelo vrijeme se šalje jedna poruka, stranka, partija je najbitnija, ostalo je sve nebitno. I opet ponavljam, dakle, Most nezavisnih lista, ako treba, cijelu noć će se boriti i slati ovakve poruke gdje hrvatski građani zaslužuju istinu, zaslužuju da se o tome progovori. Zahvaljujem. Prelazimo na 156 amandman, poštovane kolegice Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. I još jednom ćemo ponoviti, zapravo da nam nije namjera opstruirati ovaj zakon, namjera nam je poslati poruke i večeras i noćas poruke da se borimo i kao što vidite jedini u Saboru, borimo se za referendumsko izjašnjavanje građana i protiv povećanja iznosa HDZ-u i političkim strankama za njihovu izbornu promidžbu. I još jednom ću pročitati naše obrazloženje u čl. 7. tražimo da se briše stavak 6. i smatramo da pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna, trebaju imati samo one političke stranke, koje su prema konačnim rezultatima izbora, dobile zastupničko mjesto u Saboru, odnosno, predstavničkom tijelu, jedinice lokalne samouprave, a tako je principijalno uređeno ovim čl. zakona. Stoga ne prihvaćamo da se novac za redovito godišnje financiranje može od nezavisnih zastupnika transferirati nakon izbora, političkim strankama koje taj novac nisu zaradile temeljem izbornog rezultata a postoji mogućnost političke korupcije. Mi znamo i kao trebate pretransferirati taj novac, taj novac treba transferirati onima od kojih ste ga uzeli, a posebno treba transferirati onima, koji zaslužuju da se brinemo o njima, jer su najranjiviji dijelovi našeg društva. Taj novac se može transferirati i u socijalnu skrb, jer i zadnja 2 dana, šaljemo ponovno poruke, da imamo katastrofalnu situaciju u socijalnoj skrbi, da 7000 djelatnika brine o pola milijuna naših građana koji trebaju socijalnu skrb, da ih nedostaje 2000 i nedostaje samo zato što novca nema. Tisuće i tisuće mjesta na koje bi se taj novac, koji se uzeo od građana mogao upotrijebiti, ali naravno, vi ćete svojom silom, donijeti zakon, kojima ćete još 2,5 milijuna više dodijeliti HDZ-u kako bi mogao imati još ljepšu i sjajniju kampanju za Europski parlament, tražim glasanje. Prelazimo na 157 amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite, kolega. Ja mislim ovamo da ste jedan realan čovjek, tako da je sasvim jasno, ako se gleda ovim tempom, izjašnjavanje o amandmanima, će potrajati negdje do 19,00 sati sutra i mislim da bi bilo mudro povući ovaj zakon, nastaviti o izjašnjavanje o amandmanima sutra, mislim da onda i mi, možemo napraviti određene ustupke ili nastaviti ga idući tjedan. Ja mislim da HDZ ovih 2,5 milijuna kuna, neće biti neki problem, sada je, mislim više u pitanju neki inat. Naći ćete vi načina, kako isfinancirati, odnosno, kako riješiti tih 2,5 milijuna kuna i kako financirati ovu kampanju za EU izbore, uostalom da ste se vi držali te izborne promidžbe i točnog iznosa koliko stranka može potrošiti na izbore, vaše bi kampanje bile puno skromnije. Vidimo da i kolege vaše, koalicijski partneri iz HNS-a već sada se oglašavaju jumbo plakatima, to ne ulazi u izbornu promidžbu i neće ući u ovih milijun i pol kuna, koliko je u ovom zakonu. Tako da, evo ja mogu vam reći, da mi nećemo odustati, doći će i neki drugi zastupnici, odnosno, još 2 zastupnika koji nisu tu, jedan će doći sada, jedan će doći ujutro, tako da ćemo biti u punom sastavu. Mi ne namjeravamo odustati i mislim da ova namjera da donesete ovaj zakon da osigurate tih 2,5 milijuna kuna, jer mislim da će vam prouzročiti puno veću štetu, nego što ćete dobiti sa tih 2,5 milijuna kuna, što ste naumili za izbornu promidžbu.

Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, amandman pod rednim brojem 158. se prihvaća. U članku 8. iza stavka 6 dodajte se stavak 7 koji glasi, na zamjenika iz stavka 6 ovog članka koji se želi odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno, proračuna jedinice lokalne samouprave, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog članka. Prelazimo na 159. amandman.

Hvala lijepo. U ime predlagatelja, predlaže se da amandmane pod r. br. od 159.-170. se ne prihvate, iz razloga, jer je ustrojavanje ureda nezavisnog zastupnika odnosno, nezavisnog vijećnika, predviđeno kao mogućnost, a ne kao obveza. Zahvaljujem. U ime Kluba Mosta, poštovani kolega Podolnjak. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, ovim člankom 5. vi opet predviđate jednu novinu, nakon svih godina, političkog financiranja iz proračuna, vi sada predlažete, da zastupnici koji su nezavisni i nezavisni vijećnici, pazite, mogu ustrojiti ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova, i da mogu zapošljavati osobe za obavljanje administrativnih i stručnih poslova, što znači da će biti poslodavci u odnosi na te zaposlenike. Ustrojit će ured, dakle, svih ovih godina, su radili i nezavisni zastupnici, i ovdje su imali uvijete za svoj rad, osnivali su Klubove, dakle sve administrativne i stručne poslove su mogli dakle, raditi ovdje u Hrvatskom saboru kao što možemo i mi, koji smo zastupnici u nekoj od političkih stranaka, i ovdje su im osigurani svi uvjeti. Imate i Klub nezavisnih zastupnika, koji može osiguravati i sve stručne i administrativne uvijete, imaju pravo i na zaposlenika koji im obavlja sve te poslove. I to je dobro poznata činjenica. I sada, oprostite, i sada predlažete osnivanje ureda u kojem će oni zapošljavati osobe, i u kojima će biti poslodavci. To apsolutno nije dobro, slična praksa koja recimo postoji u Europskom parlamentu pokazala se da nije dobra, jer je dolazilo do zapošljavanja osoba koje su primjerice bile čak i u rodbinskoj vezi sa zastupnicima. Vi čak niti ne stavljate bilo kakvu ogradu koga se može zapošljavati, ne, bilo koga. Prelazimo na 160. amandman poštovanog kolege Mire Bulja. Izvolite.

Tu nema bivših ministara financija koji su mu također tu pomogli jer je on bio na čelu Vijeća za financijsku stabilnost, i taj čovjek će odlučiti u ime hrvatskoga naroda triba li biti kuna ili EUR-o, bez ikakve stručne javne rasprave, bez referendumske, referendumskog pitanja, a ja vjerujem da će narod potaknuti tu stručnu, građanske inicijative, tu stručnu raspravu, međutim ovi, vi i to sprječavate. Vi na ovaj način ne da referendum do kraja brišete s lica zemlje, nego ojačavate te ljude koji upravljaju sve, a nije Hrvatska i narodna banka, da upravljaju kompletnim sustavom Republike Hrvatske. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Budući da je sad 21 sat i 42 minute, kako ste tražili da damo malu stanku zbog utakmice Hrvatske i Azerbajdžana, određujem stanku do 23,00, kada nastavljamo dalje sa radom.